A právě tady nastal průšvih a selhání vaší vlády pětikoalice a ten balíček byl navržen nevýhodně pro Českou republiku. A vy jste udělali pravý opak.

Vy jste měli pokračovat v nastaveném směru a zajistit, aby se české zájmy dostaly i do prováděcí legislativy, což se nestalo, a klidně blokovat Evropskou unii po nezbytnou dobu. Například jak byly sankce. Rozdíl je v tom, že ty velké státy to nemusí dělat tak nahlas. Německo si také prosadilo podporu svým občanům a firmám ve výši 200 miliard eur, i když se to většině Evropské unie nelíbilo.

Ano, v čase, když ona byla zvolena za předsedkyni Evropské komise, tak samozřejmě ten parlament byl totálně zelený.

Sliboval jste povolenky výsledek katastrofa. Nezastropovali jste cenu, rezerva nástroj pro korekci ceny povolenky použitelný až po půl roce extrémně drahých povolenek.

Schválili jste zavedení druhého trhu s povolenkami pro rodiny. Takže naši lidi budou platit povolenky pro rodiny, které jezdí autem a sami si topí.

Já vím, že nemluvila anglicky, ale to je jedno.

Evropská rada má říkat, úředník by měl exekuovat.

Oni by chtěli všechno za nás rozhodovat. A vy jste tam měl bojovat za naše zájmy jako svrchovaný premiér České republiky. Rozvoj jádra je součástí energetické strategie. Teď mě napadá další taková lež, která tady byla v tom mediálním prostoru těch médií, co vám pomáhají, a to je, že údajně Havlíček měl nějakou slabost pro Rusko.

Jo, takže vy jste pustili do finále ruského dodavatele. A tady když připravoval kolega Havlíček ten tendr, tak jsme, ano, dělali bezpečnostní audit. Opak je pravdou. A můžeme se tady bavit o tom, jakou my jsme měli pozici vůči Rusku, když za naší vlády jsme se stali druhým největším nepřítelem po Spojených státech. Nechápu to.

A pokud on vás taky pochválil, no tak to už je úplně katastrofa.

Tohle všechno je negativní dopad.

Potom čtu, že Čína navýšila zásadně export elektroaut.